Je zde pověření k tomu, aby za ministra Vojtěcha uvedla předložený návrh paní ministryně financí Alena Schillerová, která už je připravena a které nyní dávám slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dále bych si dovolila označovat pouze dodatkový protokol. Česká republika se jakožto člen Rady Evropy, mezinárodní organizace fungující na principu diskuse a hledání společných řešení, spolupodílí mimo jiné na řešení ekonomických, vědeckých, právních otázek a také udržování a rozvoji základních lidských práv a svobod.